To se změnilo.

Ale ty materiály jsem si prostudovala. Jeden poznatek za všechny. Pozvala jsem si i toho lékaře a mluvila jsem s ním.

V té obecné rovině tolerantní je, v té konkrétní rovině není.

A tam se vždycky potom ukáže, kdo má ty věcné argumenty, kam směřuje politika vlády a jestli ten zmocněnec je šílenec, který vidí vizi, ale společnost je někde jinde a vláda ho zbrzdí, anebo jestli je to postup správným směrem. Těch kapitol, které tam jsou, je celá řada.

Něco tady naznačila moje kolegyně paní poslankyně Šlechtová.

A tady opravdu existuje diskriminace těchto lidí, protože některá jejich práva, a nejenom v souvislosti s mezinárodními standardy, které jsou poměrně vysoké, zejména ty evropské, a s našimi závazky, ale i s tím, co po nás požaduje česká legislativa, nejsou v souladu. Jak jsme na to reagovali v průběhu tohoto volebního období, vám řekne právě poslanec Nacher.

Odpůrce.

Proto jsme ten návrh nakonec nepředložili. Takže co tam je na stránce 31 této strategie?

Říkám, je to v meziresortním připomínkovém řízení.